Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal, po něm paní poslankyně Pekarová, potom pan poslanec Kořenek, poté pan poslanec Kaňkovský všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám určitou potřebu reagovat na předřečnici vaším prostřednictvím. Předně, já jsem sice ve Sněmovně nový, ale pokud jsem si všiml, tak o zařazení bodu hlasuje Sněmovna, ne jeden poslanec. A ten bod navrhl pan kolega Stanjura, jestli jsem si všiml, jestli dovolíte, abych vám to připomněl, nebo si přečteme zápis. Druhá věc. My jsme začali se sociálními službami v roce 2006. V jaké době byli ti lidé ekonomicky aktivní, že si nemohli, nesměli a nedokázali vydělat na to, aby se dokázali zajistit ve stáří? Jak vypadal důchodový a sociální systém tehdy z hlediska šancí lidí zajistit si důstojné stáří?

Ta základní odpovědnost na nedofinancování sociální situace těchto generací je trošku někde jinde. Promiňte. Děkuji panu poslanci Gabalovi. Prosím, paní poslankyně.